S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Jiří Horák. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Jako vážně? Tak opravdu tato slova to je to samé? To přece nemyslíte vážně. Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedající. Milé dámy a pánové, i já bych se chtěl vyjádřit k podepsané Dohodě mezi Českou republikou a Spojenými státy o spolupráci v oblasti obrany.

Občané České republiky mají negativní zkušenost s pobytem cizích vojsk na našem území. Velká část z nich si tuto smlouvu nepřeje, ale vláda pětikoalice toho vůbec nedbá.

Uvědomme si prosím, že světové pořádky nikdy nevytvoří pan ministr bakalář Lipavský, světové pořádky tvoří opravdoví světoví státníci. Vy akorát utrácíte miliardy dolarů, okrádáte důchodce, okrádáte pracující lidi a prodlužujete válku.

Izrael přitom nedodává žádné zbraně na Ukrajinu. Já si myslím, že paní ministryně Černochová jen poslouchá čísi příkazy. Je jí jedno, kolik bude stát nákup amerických stíhaček, protože my všichni daňoví poplatníci, naše děti, naše vnoučata to zaplatíme.

Všeho schopná vládo, touhle smlouvou vystavujete Českou republiku nebezpečné válečné hře. A o tak závažné otázce by měli rozhodovat všichni občané v celostátním referendu. Já budu hlasovat proti přijetí této smlouvy. Děkuji za pozornost. Děkuji. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Brázdil, připraví se pan poslanec Vladimír Zlínský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Chci říct, že i poslanci za ANO se budou někteří zdržovat. Takový drobný úvod.

Ale já proč to říkám?

Jestliže přijmeme fakt, že tu nikdo nebude.

A lidi to teď slyší nebude.

Pravděpodobně tu není.

Takže zatím já jsem nachystaný se zdržet.